Já bych vám jenom rád připomněl, proč jsme přistoupili ke schválení zákona v této podobě, a já si velice vážím politické dohody, která tady vznikla.

Toto přece není střet o nějaké dva pseudopolitické náměstky, kteří takto nejsou explicitně pojmenováni v tomto zákoně. To není žádný výmysl této Poslanecké sněmovny. Z tohoto důvodu si myslím, že jakákoliv ústavní žaloba na tento paragraf, na tuto věc, je bezpředmětná. Stejně tak hovoří i posudky našich právníků. Hlavním a základním úkolem této novely je, abychom jasně dokázali Evropě, že máme zákon, v němž se veřejná služba a státní služba pohybuje, a abychom byli schopni čerpat evropské peníze, které Česká republika v příštím plánovacím období bude mít pravděpodobně naposledy. Určitě v tomto rozsahu, v kterém je plánován. To je hlavní důvod této normy. Dovolte mi také, abych se vyjádřil k tomu, jestli by se Ivan Langer radoval, že bude mít takto velké ministerstvo. Za doby Ivana Langera určitě by se nestalo to, že by premiér České republiky vedl o tom diskusi se všemi politickými stranami, že byli všichni přizváni, aby se mohli vyjádřit. A já s kolegou Klánem si pamatuji, že jsme seděli na Ministerstvu vnitra, že jsme precizně i s klubem KSČM diskutovali tuto normu, bavili jsme se o těch problémech, a myslím si, že celou řadu z nich jsme vypořádali. Určitě to není o tom, že bychom nenaslouchali hlasu opozice. Tvoříme tady normu, která má přetrvat i toto volební období, tvoříme tady normu, která má dát základ pro státní službu, ale všichni, co tady sedíme, přece víme, že ten zákon v průběhu bude novelizován, pokud se ukáže, že některá novela je potřebná.

Děkuji panu ministrovi Chovancovi. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Klán, po něm s řádnou přihláškou pan poslanec Grospič. Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych zareagoval na slova pana ministra. Já bych se ho chtěl zeptat, jestli to téměř nic z našich připomínek, které jsme k tomu služebnímu zákonu měli, bylo vypořádáno, tak mu to neberu. Jenomže my jsme měli také své požadavky, které se týkaly hlavně ústředních orgánů státní správy, aby se § 2 odst. 1 sjednocoval. Naše připomínky vypořádány nebyly. To tady říkám naprosto otevřeně. Jediná věc, která tam byla zapracována na náš návrh, bylo to, aby se zákon nevztahoval na předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu.

Tak se pak nedivte, že vám ten zákon tady kritizuji. S další řádnou přihláškou pan poslanec Grospič. Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, budu asi stručnější než moji předřečníci a nechci se tady teď zabývat rozebíráním služebního zákona, jeho jednotlivými paragrafy, ustanoveními, dlouhými semináři či různými školicími akcemi, jak byl předjednáván a kdy byl vytvářen, aby nakonec byl přijat v podobě, která byla zcela odlišná od té, která byla dlouho v České republice diskutována. Chtěl bych tady říci, že sám osobně považuji, a je to i názor řady odborových sdružení, skutečnost za fakt, že zákon z roku 2002 by byl z hlediska zaměstnanců mnohem lepší, mnohem příznivější a lépe by ošetřil jejich základní zaměstnanecká pracovněprávní práva. To je zřejmě skutečnost a zákon, který byl přijat, o němž dnes budeme rozhodovat, zda tedy se stane součástí platného právního řádu České republiky, zda přehlasujeme veto prezidenta republiky, může v tento moment z mého pohledu přinést do stabilizace zaměstnaneckých vztahů při výkonu státní správy spíš více nejistot než jistot. Myslím si, že je to trošičku uměle vytvářený strašák. A chtěl bych říci, že mě mrzí, že některé politické strany daly přednost politickým dohodám o přerozdělení svého vlivu zejména v ústředních orgánech státní správy, o podílu, jaký dlouhodobě budou mít jednotlivá politická uskupení ve vztahu k vlivu v obsazování těchto funkcí, že se tady vytratili řadoví zaměstnanci státní správy, kterým se předepsaly mnohem horší pracovní podmínky i méně jistot než z hlediska platného pracovněprávního zákonodárství v České republice, a co mě mrzí zejména, že jsme opět postoupili na cestě k oslabení právě působícího zákoníku práce, který jsme redukovali výlučně na sféru pouze zaměstnavatelskou, neveřejnou a nestátní. Chtěl bych říci, že za mnohem lepší považuji i zákon, který je už řadu let součástí našeho právního řádu, a to je zákon, který upravuje vztahy zaměstnanců územních samosprávných celků. I to by mohla být jedna inspirace. Neříkám tyto věci zde poprvé, neříkám je zde až úplně na konci.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, přiznám se, že jsem příliš nerozuměl onomu povzdechu mého předřečníka, který říkal, že ho mrzí, že někteří poslanci dali přednost politickým dohodám před nějakou dikcí toho zákona. Já si obtížně umím představit, jak jinak než politickou dohodou se k pozitivnímu výsledku jednání o takovéto normě dosáhne. Jediná cesta je politická dohoda, v tomto případě poměrně široká. Já se hlásím k tomu, že ji držím. Takže možná spíš můj předřečník chtěl říct: mrzí nás, že někteří poslanci upřednostnili politickou dohodu s někým jiným než s námi. Tak by to asi tak bylo. Na jeho místě bych nezoufal vzhledem k tomu, že klub pana poslance Klána je pevnou záštitou vládnoucí koalice, tak myslím, že tu politickou dohodu naleznou ještě mnohokrát.

Připomínám, že politické náměstky jsme nechtěli, že jsme požadovali, aby v tomto zákoně nebyli rozlišováni náměstci političtí a odborní. Nicméně politická dohoda s sebou nese i kompromisy.

Uvítali jsme vaši vstřícnost při mnohem větší propustnosti výběrových řízení do jednotlivých pozic ve státní správě. Logicky jsme pak ustoupili poměrně nekompromisnímu požadavku, který formulovali pánové Babiš, Sobotka a Bělobrádek, že trvají na politických náměstcích.